Takže budeme hlasovat o návrzích D1 až D3. To jsou legislativně technická doplnění čísel zákonů a jedno zrušení se. Výbor doporučil. Stanovisko pana ministra?

S tímto návrhem byl vysloven souhlas. Můžeme pokračovat. Nyní budeme hlasovat o návrzích E1, E2 jedním hlasováním a týkají se změny zřizovatele státního zámku Štiřín. Výbor doporučil. Stanoviska pana ministra?

Kdo je proti návrhu?

S návrhem byl vysloven souhlas. Prosím, můžeme pokračovat. Tím jsme vyčerpali všechny pozměňovací návrhy a můžeme hlasovat o zákonu jako celku.